Také děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pro nás toto téma bylo srozumitelné, ale chtěli jsme si ještě jednou vyslechnout všechny názory. Pozvali jsme tam zástupce Ministerstva zdravotnictví, Komory tradiční čínské medicíny, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, odborníky na lékařské právo a odbornou veřejnost. Někteří z vás tam byli, byli tam i senátoři.

Prosím o přerušení projednávání tohoto bodu.

Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že všichni víme, o čem budete hlasovat...

Vypadá to, že se nám počet přítomných ustálil. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Ne všichni, ti, co odcházejí samozřejmě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Bezesporu existuje něco, co se jmenuje ať už tradiční čínská medicína, nebo čínská medicína, protože i na Wikipedii, a nebudu se bavit o odborné literatuře, najdete rozdíl mezi těmi dvěma termíny. Nicméně já bych pro účel budoucího zákona o nelékařských povoláních velmi ocenil, aby bylo jasně definováno, čemu my v České republice říkáme tradiční čínská medicína. A obecně bychom měli definovat, čemu říkáme léčitel, protože my používáme termíny a terminologii a úplně nevím, jestli se shodneme na tom, co ty termíny znamenají.

Ale pak by toto mělo být někde definováno, že pro účely té konkrétní legislativní normy je toto tradiční čínská medicína. Takto není v žádné, alespoň já jsem na to nenarazil, odborné literatuře tradiční čínská medicína jasně definována. To považuji za hlavní kámen úrazu toho problému.

Aprobační zkouška je z mého pohledu velmi komplikovaný problém a velmi komplikované téma.

Znají anglickou terminologii, studují z anglických učebnic a státní zkoušky dělají v anglickém jazyce. Nikdo je nikdy celých šest let nezkouší odborné předměty v češtině, zkouší je v angličtině.

Z mého pohledu zásadní problém, a velmi podobná situace je v Maďarsku.

A teď se podívejme na aprobační zkoušku.

A teď tento student má dělat aprobační zkoušku. Jenže aprobační zkouška není zkouška znalostí češtiny, ale je to zkouška odborných znalostí češtiny.

A toto je problém aprobační zkoušky, a proto děkuji, že tento bod je otevřený, že ho budeme diskutovat a že budeme mít prostor nějakým způsobem tady toto upravit rozumným směrem.